Já jsem tady nebyla členka Poslanecké sněmovny, byla jsem členka vlády, když se projednával v minulém období zákon o střetu zájmů, mám ty informace od svých kolegů a tady byla shoda na tom zákoně.

A na závěr mi dovolte takové malé zamyšlení.

A ta změna je v tom, že za sto dní vaší vlády jsme mohli interpelovat třikrát.

Prosím, máte slovo.

Je to opravdu paradox, že opozice chce obstruovat zákon o střetu zájmů, zákon, který má přinést veřejnosti a všem větší možnost kontrolovat politiky, který má zvýšit transparentnost, otevřenost politiky, a opozice tento zákon bude obstruovat.

Prosím, máte slovo. Děkuji, paní místopředsedkyně, za slovo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, jako místopředsedkyně Poslanecké sněmovny jsem měla možnost být přítomna na grémiu, kde naše paní předsedkyně poslaneckého klubu požádala všechny předsedy poslaneckých klubů o to, aby byly ve čtvrtek interpelace, požádala velmi slušně. Bylo nám na tom grémiu řečeno, že se jako předsedové dohodnete a poté že nám sdělíte výstup, a očekávali jsme, a i já, když jsem na tom grémiu seděla, tak jsem třeba vnímala, že se na tom shodnete a že přerušíme schůzi do čtvrtka do 14.30 a že se ty dané interpelace budou konat. Bohužel pak, když jsem za naší předsedkyní poslaneckého klubu byla, pořád neměla zpětnou vazbu, a poté tedy došlo k tomu, že když tady padl návrh na interpelace, tak tento návrh nebyl podpořen nebo respektive na přerušení dané schůze. Musím si dovolit zareagovat na předsedu poslaneckého klubu TOP 09 na pana Jakoba, který tady řekl, že se mohou dávat i písemné interpelace. V tom máte určitě, pane předsedo, prostřednictvím paní předsedajícího, pravdu, ale tím, že včera byla mimořádná schůze, kterou si určuje protože když požádáte o svolání mimořádné schůze, tak ten termín určuje předsedkyně Poslanecké sněmovny, a jestliže ten termín byl určen včera na termín, kdy jsou písemné interpelace, tak se včera nemohly konat jak ústní, tak ani písemné interpelace. Zároveň bych chtěla říci, že lidé, pokud byste jeli do jednotlivých regionů, mluvili se starosty, mluvili s hejtmany, tak určitě víte, že v současné chvíli lidi nejvíce trápí energetická krize, to znamená navýšení cen energií, navýšení cen pohonných hmot, to, jestli budeme mít dostatek plynu, a další věci, ale také velmi lidé řeší a tam tedy musím klást důraz že tam vidím, že to nejvíce trápí právě starosty a hejtmany, a to jsou strategické priority České republiky ke zvládnutí dopadů migrační krize.

Mně volají všichni novináři a ptají se mě jako stínové ministryně, jestli bych se mohla k tomuto dokumentu vyjádřit, ale když tedy hovoříme o nějaké transparentnosti, otevřenosti a korektnosti, tak jsem přesvědčena o tom, že ten dokument by měl být veřejně dostupný, a dostupný není.

Zároveň bych si dovolila ještě zareagovat na jednoho pana předsedu, a to na Jakuba Michálka z České pirátské strany.

Tak já bych mu chtěla, prostřednictvím paní předsedající, říct jejich sliby, co říkala Česká pirátská strana? Jsme protikorupční hnutí.

Jsme proti kumulaci funkcí! Říkali jste, že to v žádném případě takto nebudete dělat, že to bude jinak, a také jste říkali, že jste proti politickým trafikám.